Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane premiére, Státní zemědělská a potravinářská inspekce chystala zákaz volného prodeje produktů s obsahem kanabidiolu. Tyto produkty, které jsou potravinami, patří do skupiny takzvaných nových potravin. Nové potraviny se nesmějí na trhu prodávat, dokud jejich bezpečnost není ověřena a schválena Úřadem pro bezpečnost potravin. Na českém trhu vidíme ve volném prodeji bez jakékoliv regulace celou řadu různých potravin a produktů s různě vysokým obsahem této látky. Upozorňuji, že účinky kanabidiolu na lidský organismus nejsou doposud zcela známy. Dokud tyto účinky nebudou prozkoumány, není a nemůže být garantována bezpečnost užívání takových produktů, a není tedy možné je volně bez jakékoliv regulace prodávat, jak můžeme vidět v ulicích Prahy doslova na každém rohu. Já se ptám, proč jde vláda proti správnému záměru potravinářské inspekce a z jakého důvodu jste se rozhodli, že se nadále budou prodávat potraviny bez regulace ještě předtím, než bude ověřena jejich bezpečnost? Nezáleží vám snad na bezpečnosti potravin a produktů, které se na našem trhu prodávají, a na bezpečí našich občanů?

Takové potraviny nesmí být nově uvedeny na trh, pokud jejich bezpečnost neprověří Úřad pro bezpečnost potravin a nejsou povoleny k uvádění na trh Evropské unie. V polovině dubna letošního roku Evropská komise zveřejnila prohlášení, podle kterého nelze potraviny s CBD uvádět na trh v žádné zemi Evropské unie, protože nejsou dostatečně vědecky prozkoumané jejich dopady na lidské zdraví. Na to je potřeba reagovat. Toto stanovisko komise vyvolalo celou řadu reakcí. Některé už uznala komise za platné asi dvacet z nich, ta statistika je celkem jasná že splňují formální i obsahové záležitosti a v současné době bezpečnost těchto produktů posuzuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Proto jsme se domluvili na tom, že nejprve pracovní skupina prověří ten postup, navrhne, jak bychom měli v tom dál postupovat, pak samozřejmě se přistoupí k nějakému rozhodnutí, které bude v souladu s tímto evropským postupem. Nemáte, takže přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Moniky Oborné, připraví se pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Měli byste si uvědomit, že tištěné deníky vždycky byly opakem dezinformačních webů. Stojí za nimi jednak institucionální vydavatel, konkrétní redakce, a hlavně odpovědnost za obsah jak před čtenáři, tak i před zákonem.

Děkuji.